Tak pane předsedo vlády, já sice nerad, ale musím, protože zákon o jednacím řádu je nekompromisní, protože odpovědi na písemné interpelace se odehrávají ve čtvrtek od 9 do 11 hodin. Tuto interpelaci končím, protože pan předseda Michálek řekl, že nenavrhuje žádné usnesení.

Byla, protože pan předseda Michálek řekl...

No ale já jsem neměl nikoho přihlášeného do 11 hodin.

Já jsem tedy evidoval před vaším přednostním právem přednostní právo pana předsedy klubu ANO, který se přihlásil v 10.45.

Děkuji za slovo.